A tady musím vzpomenout a říct, že to bylo především Ministerstvo vnitra po roce 2014, které velmi a velmi se snažilo pomoci, jednak samozřejmě zajistit bezpečí v tom reálu, ale také řešit vlastnické vztahy a lidi odškodnit, co to šlo, vyjít jim vstříc v možnosti náhrad nebo směn jejich pozemků.

Jsem přesvědčena pro to, že Poslanecká sněmovna musí zaujmout stanovisko k této záležitosti, ať už v mezinárodněpolitickém kontextu, nebo i k situaci přímo ve Vrběticích a okolních obcích. Kolegyně a kolegové, dovolte mi ještě doplnit informaci, že situací ve Vrběticích se zabývalo včera i jednání zastupitelstva Zlínského kraje.

Dovolte, abych vám toto usnesení je relativně krátké abych vám ho přečetla.

Za třetí, ukládá Radě Zlínského kraje koordinovat komunikaci s postiženými obcemi s cílem dořešit další následky těchto událostí a průběžně o těchto jednáních informovat zastupitele Zlínského kraje.

Děkuji vám, kolegyně a kolegové, za podporu. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. V tuto chvíli patří poděkování především všem, kteří se podíleli na odhalení a vyšetření tohoto útoku. Ale jaká je naše role v tuto chvíli?

Jsou to návrhy koalice SPOLU a budu moc ráda, pokud je podpoříte.

A já jsem tady o tom mnohokrát v posledních letech mluvila.

Nebyly naplněny a to je podle mě velká chyba.

Chtěla bych upozornit, že nemůžeme pouze přijmout tuto strategii, ale musí k tomu být opravdu dobrý akční plán, ale především musí být naplňován.

Ano, naší povinností musí být učinit kroky, systémové kroky, aby naše společnost byla odolnější.

První jsou dezinformace.

Spousta dezinformací.